Proto hledá dnešní Kyjev spojence. Protože tamní vláda selhala v naplňování svých základních funkcí a čeká po našich zemích, po našich občanech, že teď odvedeme kus práce za ně. Vezmeme na sebe část konfrontace s Ruskem? Pustíme k sobě část ukrajinských nezaměstnaných a přijmeme u sebe část uprchlíků z východní Ukrajiny? To je tedy moc hezké. Když ukrajinští politici a oligarchové rozkrádali svou vlastní zemi, když jejich neschopnost a neodpovědnost přivedly tento obrovský národ na pokraj občanské války, dbala tzv. elita v Kyjevě především o své vlastní obohacení.

Taková je naše úloha v jejich plánech a tímto směrem se dnes vydáme, budemeli hlasovat pro asociační dohodu s Ukrajinou. Ačkoliv tato dohoda jako taková je velice fádní a neurčitou deklarací, my jakožto zodpovědní představitelé českých občanů bychom měli pamatovat na to, jak bude ratifikace oné dohody vnímána právě prostými Ukrajinci.

Lidé tam budou očekávat rychlé otevření hranic do Evropy a otevření možností se k nám odstěhovat. Budou od nás očekávat jasnou hospodářskou pomoc a tvrdou konfrontaci s Ruskem. A je namístě, aby zde jasně zazněla tato otázka: Kde v tom všem je zájem českého občana? Chceme snad na sebe v očích Ukrajinců brát závazky za napravení katastrofální situace, do které Ukrajinu zavedly její poslední vlády? Chceme tamní vládě oligarchů dávat novou záminku a případně nové viníky jejich vlastních nezdarů?

Budeli nadále podporovat své oligarchy a necháli se nadále krmit prázdnými revolučními sliby o Evropě, která vše zachrání a vše zaplatí, skončí jejich země v troskách. Dovedeli si však naopak projít svou historickou cestu alespoň jakžtakž slušně, jako touto cestou prošly ostatní země bývalého ekonomického bloku, bude se moci začít vážně bavit o prohlubování vzájemně prospěšného partnerství s Evropskou unií. Zdůrazňuji sousloví vzájemně prospěšná spolupráce, protože ta dohoda, o jejímž schválení se bavíme dnes, je reálně prospěšná leda tak pro ukrajinské politiky a ukrajinské oligarchy. Já bych se tu také jako jeden z mých předřečníků, myslím, že to byl kolega Luzar, vyjádřil k tomu, že včera byl seminář, jehož pořádání bylo velmi rozumné, prospěšné, užitečné. Chtěl bych tady tímto poděkovat panu ministrovi za pořádání tohoto semináře. Proč o tom včerejším semináři mluvím?

Nejsem opravdu přesvědčen o tom, že bychom měli uzavírat nějakou asociační dohodu se zemí, kde je možné, aby kromě armády tzv. státní, pravidelné, existovaly armády soukromých osob. Já si toto nedokážu představit, že to je opravdu ten partner pro Českou republiku. Proto navrhuji zamítnutí této smlouvy v prvním čtení. Děkuji a registruji tento návrh.

Dobré ráno, dámy a pánové.

Předevčírem, resp. před třemi dny, na toto téma vyšla brilantní analýza známého českého ekonoma a myslitele Pavla Kohouta. Cituji, to si neodpustím: